Vynikající. V tom případě přidám i své otázky.

A ještě bych měl jednu poznámku. Mluvil velice krásně, jaká rizika s sebou nese menšinová vláda.

Menšinová vláda totiž umožňuje, aby zbytek Poslanecké sněmovny vydírala např. přes pozice ve státní správě, přes realizaci programu a přes spoustu jiných věcí.

A tato země, aby prosperovala, aby byla důvěryhodná před svými zahraničními partnery a především před svými zahraničními investory, potřebuje jasně říct, že bude a má tu snahu čtyři roky být stabilní zemí. I toto je zodpovědností vítězné strany před občany této země, aby zajistila stabilitu a bezpečí na čtyři roky, ke kterým získala mandát. Můžete si stokrát tvrdit, že dnešní volba předsedy Poslanecké sněmovny nesouvisí s důvěrou a sestavováním případné vlády, a já vám říkám, že souvisí.

Tak to prostě je a spolu to souvisí. Prosím pana ministra zemědělství a po něm pan poslanec Vondráček.

Ale chápu, že není bod důvěra nové vlády.

Ale musím říct, že ty otázky, které tady zaznívají, mají své opodstatnění.

Takže to je několik věcí, kdy mně zůstává opravdu rozum stát. A mám velké pochybnosti, jestli můžeme tady ve sněmovně říkat, že prezident republiky si nemůže dělat, co chce. Já chci, aby tato Sněmovna začala pracovat.

Takže bych byl rád, abychom začali pracovat. Jenom prosím i pro nás ostatní, kteří nejsme součástí této rodící se koalice, kdyby nám některé ty otázky byly zodpovězeny. Teď tu mám dvě faktické poznámky. Pan předseda Kalousek a potom pan poslanec Filip. Děkuji za slovo. Jenom jednu otázku jako reakce na to, co tady řekli mí předřečníci.

Pan poslanec Filip. Děkuji, pane předsedající. Pane ministře Jurečko, nezlobte se na mě, vy nerespektujete jako ústavní činitel rozhodnutí nezávislého soudu? Soud, na který se obrátili ti dva, třetí se neobrátil, a Karlova univerzita, rozhodl, že nic neporušil.

Tak tady už neříkejte takovéhle věci, že on něco porušil.

Čili tato asociace právníků při Evropské unii jasně deklarovala, že referendum na Krymu bylo po právu podle Ústavy Ukrajiny, a jejich rozhodnutí tedy nabylo logicky právní moci, že se osamostatnili.

Fakticky pan předseda Kalousek.

Ústavní soud řekl, že to je jeho právo.